Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím vrátit se zpátky k několika poznámkám. Podrobnější komentář jsem již přednesla v rámci prvního čtení. Je třeba si uvědomit, že zde řešíme problém, který je již dávno přezrálý, že už jsme dávno po dvanácté hodině. Neustále se snažíme zde prezentovat, že budeme řešit vznik a fungování takzvaných ubytoven.

Vysvětlím proč.

To, že to úředníci úřadů práce někdy nestíhají nebo to fakticky neřeší, má mnoho důvodů. Jedním z těchto důvodů je také to, že by se v neřešitelné situace mohly ocitnout rodiny s dětmi. Takže to jenom na okraj. I stávající legislativa umožňuje fakticky spolubydlící osoby hodnotit. Proč je hodnotíme? Administrativně měníme tzv. okruh společně posuzovaných osob v tomto novém zákoně podle nároku na příspěvek na živobytí.

Takže to jenom na okraj z těch technických věcí. Hovoříme zde o objemu finančních prostředků asi ve výši 28 % z toho celkového objemu, ale snažíme se ve svatém tažení řešit nějaký problém ubytoven. Co by ten zákon o sociálním bydlení měl vlastně být? Neustále slyšíme: všechno vyřeší zákon o sociálním bydlení. Ano, je to jediné, koncepční, smysluplné řešení, ale pořád nemáme představu, co to ten zázrak bude. Slyšíme zde pozměňovací návrhy, že starostové budou moci v rámci posuzování doplatků na bydlení do ubytoven k tomu vydávat své stanovisko. Ano, tomu rozumím, určitě tento pozměňovací návrh chápu. Na druhou stranu co vlastně znamená ten zákon o sociálním bydlení? A zde se dostáváme k meritu věci. Ten zákon stanoví, že se o ty lidi budeme muset postarat, to znamená, že obce by si měly ponechat či vybudovat za pomoci státu bytový fond ve výši asi 25 až 30 % bytového fondu, který v obci je, a ten by měl být k dispozici za pomoci státu právě lidem, kteří potřebují pomoct s bydlením. Zda za povinnosti sociální práce, či ne ponechávám stranou, to je docela složitá otázka. Takže by zde byla stanovena povinnost obcí, jak je v civilizovaných zemích na západ od našich hranic zvykem, protože o sociálně slabé se starají obce za pomoci státu. V některých státech je to ještě jinak, kde se obce starají, a pokud se nestarají, tak jsou stanovené sankce za pomoci neposkytnutí daňových příjmů těmto obcí. To už jsem pokročila o krok dále, i takové státy jsou, a záležitost je vyřešena. Jsem členkou Platformy pro sociální bydlení. Tato platforma doporučuje, než přistoupíme k restrikci dávek na bydlení v tomto svatém virtuálním nadšení, mít právě vybudovanou záchytnou síť bydlení pro sociálně slabé. Za sebe také mohu říci, že se to týká především rodin s dětmi. Protože rodiny s dětmi, když ztratí bydlení, jsou ohroženy zejména tím, že jim děti budou odebrány. Přestože zákon takto stanoví, že se to stát nesmí, stává se to i dnes. Takže negativní motivace není vlastní moderní sociální práci. Není doložena analýza dopadu, co se stane přijetím tohoto zákona, jestli vůbec vyřeší vznik a fungování těchto ubytoven na území obcí.

Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl ještě kolegyně a kolegy upozornit na věc, kterou jsme diskutovali ve druhém čtení, a to jsou některé části pozměňovacího návrhu výborového, které by umožnily věc, kterou věřím, že si nikdo z vás nepřeje, a to je umožnit spekulantům začít skupovat malé zahradní domky a v různých těchto zahradních osadách by mohla vznikat ghetta pro sociálně slabé a podobně.

Děkuji, pane poslanče. Paní ministryně si přála vystoupit ještě v rozpravě?

Pokud ne, tak rozpravu končím a umožním závěrečná slova. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Já chci jenom za prvé říci, že ano, že tahle ta novela je určitě jenom taková první pomoc a že ty další věci musí následovat. A samozřejmě že nejdůležitější je zákon o sociálním bydlení a to bude věc velice komplikovaná a v tom začátku také nejspíš velice nákladná.

Takže tam bude mnohem více úředníků a úřednic, kteří budou fyzicky kontrolovat, kam se ten doplatek na bydlení dává. Já se domnívám, že tak jak je to napsané, to znamená, že ten člověk musí tu chatku vlastnit a mít tam trvalé bydliště, a jenom tenhle ten jeden dostane pak ten doplatek na bydlení. Takže podle mého názoru to ten vznik ghett neumožní. A ještě za čtvrté, na závěr, komentář k obavám z jiného než obytného prostoru. Já chápu snahu to z toho zákona úplně vyškrtnout, ale chci říci, že to bylo diskutováno opravdu řadu týdnů a řadou lidí a závěr nakonec byl to tam pro jistotu nechat, protože to i reaguje na současný občanský zákoník, kde vlastně může každý uzavřít smlouvu na prostor, který vůbec není obytný, s tím, že tam bude bydlet. A my se domníváme, že vládní návrh trošku vylepšuje tuto situaci, protože jestliže ten objekt splňuje nějaké základní stavebně technické standardy, ale není třeba zkolaudován, ti lidé tam stejně bydlí, tak prostě zvítězil názor tam tuto kategorii pro jistotu nechat, aby ti lidé neskončili na ulici.

Výborně. Tak prosím, poslouchejte pozorně pana zpravodaje. Děkuji, pane předsedo.

Prvních dvanáct bodů jsou pozměňovací návrhy, které schválil výbor pro sociální politiku. Těchto dvanáct bodů bych si dovolil rozdělit do dvou hlasování. Nejprve bychom hlasovali body 1, 2, 3 společně, a poté to jsou takové technické změny, lhůta a jedno upřesnění pojmové.

To by bylo druhé hlasování. Třetí hlasování by bylo, že bychom hlasovali o bodu A1, který navrhl pan poslanec Stanjura, to je souhlas obce... Potom bychom hlasovali o bodu B2, to je definice bytu a ubytovacího zařízení.